Děkuji. Není tomu tak.

Návrh byl přijat. Stanovisko? Odhlásím vás. Ještě posečkám.

Ano. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh.

Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Je tomu tak, pane zpravodaji? Budeme tedy hlasovat o návrhu.